Pochopitelně jsou zde i další zdroje, jak už jsem říkal, například ze společnosti ČEZ.

A nyní jste přihlášen vy, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Já jsem tady o tom mluvil konzistentně od ledna nebo od února, kdy se to snažím tady zařadit. Dělám tady reklamu i projektu městské části Praha 1, kde my nemáme starostu, máte ho tam vy, s názvem Chci se v klidu vyspat.

A znovu opakuji, o co tam jde: o zmocnění, aby si obce na svém území mohly regulovat krátkodobé ubytování. Vítám zde zpravodaje tohoto tisku, který mimochodem už tady jednou zařazen byl, pak byl přerušen, tak to pojďme prosím dokončit. Pak jsou tam další tři důležité kroky související s rekolaudací, stavebním povolením, možnostmi v rámci SVJ.

Já vás o to opětovně žádám, jako jsme v minulém volebním období řešili třeba problematiku směnáren nebo taxislužby, která se také týkala pouze Prahy, ale museli jsme to řešit na úrovni zákona. Kam bych to zařadil? Zařadil bych to tak, aby to mělo nějakou logiku, a to zítra na pevný čas na 13 hodin.

Jo, je to problematika této koalice a je paradoxní, že já jako opoziční poslanec už to tady navrhuji asi pošesté, takže ve vší úctě vás žádám o podporu.

Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové.

Jedná se o vládní novelu zákona o kybernetické bezpečnosti.

Tak já jsem tady říkal, že ano, tady to jde za námi, tuto implementaci jsme nestihli, ale jako kolega Nacher jsem tu asi posedmé a tato vláda, i pan ministr Šalomoun, měli možnost to napravit. Tak až si příště bude stěžovat, ať si vzpomene na mě, že tu každý program s kolegou Nacherem načítám předřazení bodu číslo 17, sněmovního tisku 131, novela zákona o kybernetické bezpečnosti. Nechci zdržovat, proto řeknu jenom krátce, že se zároveň jedná o příslušný předpis Evropské unie, který upravuje zajištění bezpečnosti sítí elektronických komunikací a komunikačních systémů.

Děkuji, pane poslanče. A nyní je přihlášen poslanec Radek Vondráček. Prosím, máte slovo. Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Nejdřív pro vás, paní místopředsedkyně, ta technická část. Navrhuji zařadit nový bod, který by se jmenoval

Minule jsem zkoušel být do pěti minut, nepodařilo se mi to.

Pokaždé tento bod buď nebyl přijat, nebo byl přímo vetován.

Jenom stručně zrekapituluji: tam se jednoznačně píše, že jakákoli forma cenzury je nepřípustná, svoboda projevu a práva na informace je zaručena v této zemi a v této republice.